O co vám jde?

A vy tady říkáte, že to je strategický partner. Prosím vás, jakého strategického partnera sem chcete přivést s pěti lidmi v jednom obýváku?

My fakt nejsme děti z první třídy. My jsme dospělí, někteří dokonce starší než vy, a zažili jsme toho mnoho.

Ale to téma není uzavřené.

Podívejte se, tady existuje veřejný prostor. Tady neexistují jenom vaše vyjádření, naše interpelace a vaše odpovědi na ně.

A jestli si myslíte, že si necháme znovu vytírat zrak vašimi odpověďmi, tak se zatraceně mýlíte. Já jsem si myslel, že když jste nastoupil po panu ministru Mládkovi, že se chopíte těch věcí, které jsou nějakým způsobem vhodné a výhodné pro Českou republiku, a že se postaráte o to, aby se zvýšil export České republiky. Zatím tady obhajujete projekt, který promiňte mi k obhajování není ani pro studenta střední školy, protože i ten by si zjistil, jak je to s tou vlastnickou strukturou.

Co když skuteční vlastníci prodají Geomet? Nemáte o tom ani slovo v tom memorandu. A promiňte mi, teď řeknu tu zásadní větu v tom memorandu, když by bylo posuzováno podle obsahu jako smlouva o smlouvě budoucí, je zásadně neurčité a ta smlouva se z něj nedá udělat. Víte proč?

Děláte si z nás blázny? Opravdu si vážně myslíte, že vám na to skočíme? To přece není žádný politický útok proti sociální demokracii.

Proč tomu zabránilo? A vy nám tady chcete namluvit, že pět lidí nám to tady zařídí?

Dovolte mi tedy, abych mohl říci, že v tomto ohledu je Cínovec, to ložisko, ze dvou třetin na území České republiky, z jedné třetiny na území Spolkové republiky Německo.